Musím říct, že jsem tady zažil schvalování několika novel stavebního zákona.

Nestalo se nic. No, tak já bych chtěl vidět, jak stát plní lhůty v řadě případů. Ale co chci říct, jinou věc: Je potřeba říct, že tady nikdo nemluvil o tom, že ty lhůty jsou přímo úměrné počtu razítek, které musí stavebník získat, aby získal stavební povolení. A to tady nezaznělo.

Proč Senát se postavil takto?

Prostě nedá!

Každá centralizace je vzdálení se občanovi, prostě to už je dané v tom pojmu centralizace. Prostě ze zkušenosti si to nemyslím.

Děkuji za pozornost.

Pane poslanče, prosím, máte slovo, vašich prvních 30 minut. Kolegyně a kolegové, já se skutečně domnívám, že senátorky a senátoři mají pravdu. Je před námi velmi špatný zákon a pokus paní ministryně otočit to zamítnutí Senátem na pochvalu je poměrně originální postup. Předložený zákon bohužel stavební řízení nezrychlí, problematické stavby přesune k soudu, ale do doby, než se do něj znovu sáhne, nebo než budou části nebo celý zrušen soudem, tak bohužel vzniknou nedozírné škody na přírodním a kulturním dědictví a vznikne mnoho jizev na tvářích měst a obcí.

A nebude to moc abstraktní.

Tak prosím, vašich 30 minut. Máte slovo. Dobrý večer, děkuji za slovo a za 30 minut, které nevyužiji ani ze čtvrtiny.

Tady chci odpovědět pomoci citace. Dovolím si vypůjčit včerejší veřejné vyjádření advokáta Pavla Černého z organizace Frank Bold, tedy z organizace, která je spolupracující nebo která založila Rekonstrukci státu, nám všem dobře známé protikorupční hnutí. Takže budu citovat.

Je pochopitelné, že takhle velká zásadní reforma, možná téměř na úrovni reformy nebo novely občanského zákoníku, vyvolává i nesouhlasné reakce.

A znovu tady rád trpělivě připomenu, že přece ty samosprávy mohou chápat stavební úřady jako nějaký nástroj k prosazování vlastních zájmů nebo posílení vlastní pozice, ale přece ani dnes v zákoně to tak není, ani být nemá. Samosprávy můžou své zájmy prosazovat a měly by primárně prostřednictvím územního plánování.

A tady chci jako spoluautor, a to člověk, který opravdu u všech těch paragrafů byl, připomenout, to, že v některých momentech stavební zákon, ten nový, samosprávy neomezuje, a dokonce posiluje a více jim pomáhá.

Nic víc, nic míň. V takové fázi pak jsou opravdu obce jedním z účastníků řízení.